Děkuji za slovo, pane předsedající.

Veškeré dotace udělené skupině Agrofert po 1. září 2017 jsou v rozporu s evropskou a zároveň také českou legislativou, proto Komise nařídila zastavení schvalování dotací pro Agrofert.

Například nedávno byly společnosti Uniles přiklepnuty zakázky za téměř 5 miliard korun. Evropská komise zopakovala, že stomilionová dotace pro pekárnu Penam nebyla nijak inovativní, což potvrdil i její bývalý provozní šéf. Vážený pane premiére, dovolte mi položil následující konkrétní otázky. Kdy a jak konkrétně se zbavíte svého střetu zájmů? Chodit za dveře při projednávání dotací očividně nestačí. A druhá otázka je, zda dokážete nějak odhadnout celkový objem nezákonně přidělených zakázek a dotací pro společnosti z koncernu Agrofert. Hrozí totiž, že to budeme platit my, všichni daňoví poplatníci. Já poprosím pana premiéra o odpověď.

Prosím, máte slovo.

Když dobře víte, že to není pravda.

Je úplně absurdní, že auditoři Evropské komise vykládají český zákon!

A je, znovu opakuji, nesmysl, a znovu se to potvrdilo, že Česká republika zkrátka vracet nic nebude.

Děkuji vám. Děkuji za vaši neodpověď. Já se přesto pokusím ještě jednou zopakovat své otázky, a to z toho důvodu, že samozřejmě vy a koncern Agrofert má právo se hájit například u soudu, nezávislého, ale problém je v tom, že pokud by neuspěl a teďka to protiprávní jednání bude pokračovat, tak o to víc budou evropští daňoví poplatníci vracet. O to víc budeme možná vracet my, Češi, ze svých daní kvůli střetu zájmu předsedy vlády. Jenom bych chtěl připomenout, že v rámci plánu obnovy má ještě navíc nad ty fondy víceletého finančního rámci do České republiky přitéct dalších 172 miliard korun v následujících letech. V době, kdy spousta českých firem počítá každou korunu, tak český státní aparát zajišťuje ty miliardové dotace pro Agrofert, aby Agrofert měl své peníze jisté. Jak zajistíte férové rozdělení těchto evropských peněz?

Takže já nevím, proč tady něco vykládáte, že Česká republika bude platit. Nic nebude platit. Nic. Je to všechno lež.

Takže já nechápu, proč to stále říkáte. Není to pravda, je to právní záležitost.

Jako proč jako?

V tom jste se společně všichni spojili, jo?